Když kritizujeme vládu, že nemá nějakou strategii, tak myslím, že je správné říct, jakou strategii bychom volili my, kdybychom měli tu většinu.

Já nevím, jestli je správné. Já fakt nevím, jestli je správné, nebo je špatné. Pokud k tomu nemáme jednotlivé řádky a pak ten součet třeba v excelu, tak prostě nevím. Všiml jsem si, že i odložení daní vláda počítá mezi pomoc.

Nebude, nějak to respektuji.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne například přispívat na penzijní připojištění, životní pojištění, pátý týden dovolené, třináctý plat, čtrnáctý plat, všechno platí ze svého a je to v pořádku. Je to mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Stravenky jsou jediný benefit, kdy část benefitu nese někdo třetí ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel, ale restaurace. To není spravedlivé.

To by byl opravdu benefit, který dá zaměstnavatel svým zaměstnancům.

Vláda se nechce proinvestovat, vláda se chce prodotovat. Nevím proč, ale tato vláda miluje dotační tituly. Jak dlouho nám trvalo, než jsme vládu přesvědčili, že má obcím poslat peníze přímo. Tak budeme vymýšlet program pro restaurace, abychom jim v té těžké situaci ještě něco vzali, například stravenky, a současně jim pak budeme vymýšlet programy na podporu, abychom případně kompenzovali výpadek ze stravenek. Mně to hlava nebere, paní ministryně.

Snížili bychom sociální pojištění o 2 procentní body. Trvale. Aby se snížila cena práce, aby neklesal počet pracovních míst. Motivovali bychom zaměstnance , aby podporovali částečné úvazky. To nebude fungovat. Je to tak nevýhodné, bez motivačního efektu pro zaměstnavatele, že si vůbec nemyslím, že by se to v praxi nějak uplatnilo. Ale my vůbec nemotivujeme zaměstnavatele, aby nabízeli zkrácené úvazky.

Nic.

To znamená, že v případě, že na jedno pracovní místo vytvořím dva zkrácené úvazky, mám s tím vyšší byrokracii, ale ušetřil bych 2 procentní body sociálního pojištění. To by mohla být motivace pro zaměstnavatele, aby více takových pracovních příležitostí nabízeli. Samozřejmě zrušení superhrubé mzdy. To už vládě nabízíme opakovaně. Třetí vláda to už má ve svém programovém prohlášení a zatím jsme to neprojednali. A o tom odpuštění sociálních odvodů do konce roku jsem už mluvil. Takže když se opravdu racionálně bez politického trička podíváte na ty tři novely, podíváte se, jak vláda pracuje s příjmy a výdaji, tak podle mě musíte potvrdit, že vláda je bezradná, že si s tím vlastně neví rady.